Pan poslanec Vondrák ruší svoji omluvu, pan poslanec Pražák taktéž, paní poslankyně Pastuchová taktéž.

Bod 255

To je z mé strany vše. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan poslanec Michálek.

V tuto chvíli zde mám dvě písemné přihlášky. Nejprve pan předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid, schůze už pět minut probíhá. Máte slovo. Děkuji za slovo, přeji dobré odpoledne. Stručná prosba volební komise. My tento bod máme v tuto chvíli na zítřek, do zítřejšího bloku volebních bodů, ale zatím neuběhla zákonná desetidenní lhůta mezi zasedáním komise a samotnou volbou, proto volební komise prosí ještě jednou volbu členů Rady státního fondu kinematografie pevně zařadit na variabilní týden na středu 25. března na čas 12.30 hodin, tedy do volebního bloku ve variabilním týdnu. Děkuji.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já bych měl návrh na zařazení nového bodu.

My se tady dlouhodobě vyhýbáme otázce Kosova.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále.

Byť zahraniční politiku dělá vláda, tak minimálně by měla brát v úvahu když už ne Sněmovnu, prezidenta, tak určitě vůli občanů.

Sněmovna přijala toto usnesení, přesto vláda na svém výjezdním zasedání uznala Kosovo.